Následně bychom hlasovali G3.

Dalším krokem je G24 a jako předposlední krok je G25, pokud se nestal v důsledku přijetí F nehlasovatelným. Jako závěrečný krok bude hlasování o zákonu jako celku. Pan kolega Koubek se hlásí ještě k proceduře. On to chtěl říci dobře, ale přeřekl se. Vy jste řekl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, dvakrát za sebou G22.

Pokud je tomu tak, samozřejmě souhlasím.

A ptám se, kdo je pro přijetí navržené procedury.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Jediné, co nebudeme hlasovat, jsou legislativně technické nápravy, protože žádný v rozpravě nepadl. Je to tak, pane zpravodaji? Takže můžeme začít návrhem na zamítnutí návrhu zákona. A to rozhodneme v hlasování číslo 503, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

První návrh. Jako první návrh je hlasování společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1 až A10. Stanovisko garančního výboru doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Další návrh. Stanovisko výboru doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko výboru nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Dalším krokem je hlasování o pozměňovacím návrhu C1. Stanovisko výboru nedoporučující. Paní ministryně?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Stanovisko výboru nedoporučující. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko výboru nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko výboru nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další budeme hlasovat C33. Stanovisko výboru nesouhlas. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní hlasujeme pozměňovací návrh C4. Stanovisko výboru nesouhlas. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Další návrh je hlasování C5. Stanovisko výboru nesouhlasné. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.